Není tomu tak. Proto nebudeme dále hlasovat. Konstatuji, že je potřeba odhlasovat pouze návrh, který padl v rozpravě, a to návrh na zkrácení lhůty k projednání mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů, tedy o 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 18.